Dále sděluji, že ustavující schůze organizačního výboru je svolána na čtvrtek 25. listopadu ve 13 hodin, a to do jednací místnosti číslo 106, Sněmovní 4. Připomínám ještě, že v případě voleb předsedů výborů organizaci volby zajišťují jednotlivé výbory samy, to znamená, že návrhy kandidátů se předkládají ve výboru.